A co se týká pana poslance Stanjury. Vy to nevíte? Kdybyste přijali zákon a věděli jsme, kdo je vlastník firem, které obchodují se státem a které stále dostávají dotace, tak byste to věděli. A určitě byste tam našli plno bývalých kolegů z Topolánkovy vlády. Takzvaná toskánská parta. Prosím, paní poslankyně. Já se omlouvám, ale možná horší než přijet pozdě k požáru je odmítnout ho vůbec hasit.

Společně se sociální demokracií. Děkuji, paní poslankyně. Jenom připomínám, že řešíme zprávu vlády o řešení nezaměstnanosti. Prosím, s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Například ta, co zazněla od pana ministra financí. Ani v té poznámce jste neměl pravdu, pane ministře, když jste hovořil o zvyšování daní. A jsem si jist, že v tomto roce vy osobně budete předkládat do Poslanecké sněmovny novely, které oproti této platné legislativě budou navrhovat zvýšení daní. Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

A když váš šéf, jak vy říkáte, promluvil a mluví jenom o minulosti, tak jste tleskali opět. Tak si vyberte. Nemůže platit obojí. Děkuji panu poslanci. A teď se konečně dostává s řádnou přihláškou na pana poslance Adama Rykalu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, my bychom měli řešit zprávu vlády o řešení nezaměstnanosti v České republice, okomentovat poslední čísla o nezaměstnanosti, která vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

A já bych poděkoval panu premiérovi a koalici, že hlasovali pro zařazení tohoto bodu a že pan premiér přistoupil na to, že se hlasovalo o opozičním návrhu, protože v minulosti, když sociální demokracie chtěla na půdě Sněmovny řešit nezaměstnanost a zařadit bod nový zpráva vlády o nezaměstnanosti, tak TOP 09 a ODS o takových věcech diskutovat nechtěly. Víte, já bych tady mohl útočit také na pana bývalého ministra financí Kalouska.

Pan Drábek před 15 měsíci skončil. Ale za pana Drábka nastoupila takzvaná ministryně Drábek v sukních, paní Müllerová.

Já si myslím ale, opravdu se nevracejme k minulosti. Je namístě, abychom si řekli, co budeme dělat s budoucností, jak řešit situaci v naší zemi, a možná si říci, jak společně učinit kroky, abychom pomohli českému hospodářství a snížení nezaměstnanosti v České republice.

A tuto rekordní míru nezaměstnanosti musíme okamžitě snížit, ať už aktivní politikou zaměstnanosti, tak samozřejmě nastartováním české ekonomiky. Otázkou zůstává, jak to udělat.

Vládní zmocněnec však nestačí. Nezaměstnaní jsou všude.

Stát musí investovat do výstavby infrastruktury. V tomto vítám slova předsedy vlády pana Sobotky, který veřejně deklaroval podporu např. investovat do spojení průmyslové zóny na jižní Moravě se světem.

Je potřeba co nejefektivněji zmodernizovat dálnici D1, zahájit výstavbu severní spojky, opravit rychle železniční spojení mezi krajskými městy a v neposlední řadě motivovat kraje a města k investicím do svého vlastnictví.

To jsou věci ale, které my tady na úrovni Sněmovny nevyřešíme.